Přitom je nutné konat s ohledem na potenciální negativní dopady pro pracovní trh a hospodaření univerzity.

Bez zahraničních studentů samoplátců bude Masarykova univerzita čelit ekonomickému propadu přesahujícími 200 milionů korun ročně, které nelze kompenzovat z jiných zdrojů. A ve velmi podobné situaci se nachází celá řada dalších univerzit, ať už Univerzita Karlova, Univerzita Palackého a další.

Ono se to vztahuje k měsíci květnu, červnu a následujícím. A nelze to odkládat.

Univerzity vlastně předložily návrh ke komunikaci, jakým způsobem postupovat a jak to ošetřit tak, aby se vyhovělo všem hygienickým, zdravotním předpisům, aby ta věc nebyla jako na nějakém tenkém ledě nebo nezpůsobila újmy někomu jinému. Čili je to promyšlený model a je potřeba co nejdříve ho posunout.

Takže když pan ministr školství ubezpečil, že se na tom pracuje, já jsem rád. Ale v tuto chvíli to nevnímám jako uspokojivý výstup. Potřebujeme vědět prostě víc. Potřebujeme znát ty konkrétní kroky, protože je to opravdu vážná situace.

Bohužel žádné z těch doprovodných usnesení neprošlo. A s tím se nelze smířit. Poprosím o jeho pevné zařazení. Buďto vidím řešení spojit to s bodem, který navrhovala paní kolegyně Pekarová Adamová, tedy jako první bod, nebo po již pevně zařazených bodech. Naopak je potřeba to posunout a chci k tomu vyzvat příslušná ministerstva ministerstva školství, vnitra, zahraničních věcí i Ministerstvo zdravotnictví, a samozřejmě tedy ve spolupráci celou vládu České republiky. Děkuji vám za pozornost a prosím vás o podporu tohoto bodu.

To je hlasovatelné.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Členové vlády, kolegyně, kolegové, zklamu pana poslance Miholu, nepodpořím ten bod, ani náš klub. Udělali jsme nějakou dohodu. My ji budeme držet. To je náš standardní postup. Tento bod i mnohé body, které zazněly, opravdu mohou být součástí informace vlády o rozvolňování restriktivních opatření, jak jsem ten bod nazval, a byl jsem rád, že jsme se na grémiu shodli, že to budeme projednávat.

Potřebujeme si rozhodnout, zda je lepší senátní, nebo sněmovní verze. Teď nebudu říkat argumenty ve prospěch jedné nebo druhé, to si nechám na jednotlivé body.

To všechno se skrývá v tomto bodu. Budou tady přítomni ministři. Nevidím žádný důvod teď zařadit bod pro ministra školství, který je omluven. Tak buďme prosím rozumní a racionální. Projednejme to, co nesnese odkladu, včetně těch dvou bodů, kde si můžeme skutečně a kde jinde než tady ty problémy vyřešit. Já podepisuji to, co říkal pan předseda Jurečka. Ty problémy jsou vážné. A já podpořím to, co vlastně říkal, protože má naprostou pravdu.

My jsme připraveni to řešit v rámci těch nových návrhů zákona, přivést takové návrhy zákona, abychom nejenom kritizovali vládu, to je špatně, ale abychom navrhli nám všem nějaké řešení, ať tu chybu opravíme. U všech ostatních se zdržíme. Děkuji. Informace pro kolegy, kteří se v tuto chvíli hlásí s faktickou poznámkou.

Další v rozpravě je pan poslanec Martin Kolovratník. V tuto chvíli... Je, přibíhá.